Já jsem nepochopil, vy jste říkala, že Národní rozpočtová rada je náš klíčový orgán? No to určitě ne, paní kolegyně. Národní rozpočtová rada se stala orgánem opozice.

Jako já se zeptám. Ta komise důchodové reformy je tu od revoluce. Nic nevyřešili.

Všechno řeší. No.

Ale víte, co je důležité? Že navyšujeme důchody. Že jsme dali tu slevu těm důchodcům. A že se o ně staráme!

Takže já mám obavu, že to nestihneme. Ale to není jako můj byznys. Jasně, jsem za vládu. Ale jako nevidím tam ty příjmy.

Ale to neznamená, že nebudou peníze na důchody.

Stojí to peníze.

A příští vláda, co přijde po nás...

Protože...

Děkuji. Je to příspěvek! Na lepší životní úroveň.

Jste ve formě.

Co jste to říkala?

Udělali jsme pro ně plno věcí! Příspěvky na léky a tak dále. Ale bohužel to tak je. Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Michálek.

Zeptám se úplně jednoduše. Proč?

Máte přece velkou odpovědnost a k ní patří i to, že musíte své kroky vysvětlovat. Chápu, že některé věci se špatně vysvětlují, jako třeba dovolená v Řecku v době, kdy ostatní občany České republiky vyzýváte, aby zůstali právě v České republice.

Předpokládala bych, že vláda a především vy jako premiér budete pro občany garantem stability a jednotných pravidel, která s ohledem na dlouhodobější plán dávají smysl.